Regulační poplatky v lékárnách, a to, že je řetězce je nevybírají a že je velmi obtížné rozeznat to, jestli to, co se vykazuje, že je vybráno v lékárnách, tak v reálu není, to je pravda... Na ministerstvu to řeší pan náměstek Filip.

Všeobecná zdravotní pojišťovna začala zveřejňovat smlouvy, byť to samozřejmě znamená, že ne všechno je jasné, že život ukáže, co budou schopni i informovaní občané z těchto dat získat, ale myslím si, že jsme se vydali správnou cestou a že samozřejmě nás čeká ještě velké množství práce. Na straně druhé musím konstatovat, že nejsem teď schopen, ani tato vláda, vyřešit všechny nedostatky, chyby a problémy českého zdravotnictví, které se tady nakupily za posledních dvacet let, ale budeme se snažit aspoň ty nejdůležitější vyřešit. Děkuji za pozornost. A nyní pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, pan ministr už provedl téměř závěr diskuse a odpověděl na otázky, přesto mi dovolte taky vyslovit pár slov. Víte, ten stav, o kterém hovoříme, není žádný převrat. Je to návrat k něčemu, co tady bylo. Jestliže za pana ministra Julínka zde byly zavedeny takzvané regulační poplatky, o kterých se pejorativně říká, že nic neregulují, ale samozřejmě pro některé se stávají limitem pro dostupnost zdravotní péče, tak nevím, proč se tehdy pan Julínek nemotivoval třeba ve Spolkové republice Německo, kde ta situace je řešena úplně jinak tím, že poplatky nejdou poskytovatelům, ale zdravotním pojišťovnám, že do 18 let se poplatky neplatí, zdravotně postižení platí maximum 1 % z příjmu a ostatní maximálně 2 % z příjmu.

Já se přihlašuji k tomu, co zde bylo řečeno, že jde o valorizaci poplatků státu.

Státních pojištěnců do 18 let je asi 25 % a čerpají 126 % z toho, co za ně stát zaplatí.

A z toho, co stát zaplatí, vybírají pětinásobek 500 %. Čili tady vidíte, a to zřejmě padnou nějaké argumenty o solidaritě, když my jsme samozřejmě pro příjmovou solidaritu, že ale pětinásobek už asi překračuje nějakou mez a je třeba tu situaci vyrovnat. Z tohoto pohledu si myslím, že nemusíme ani tak hovořit o náhradě pro nemocnice, ale o solidním přístupu v tom, aby jakž takž v rámci určité solidarity stát za státní pojištěnce platil alespoň adekvátně nějakou částku, kterou sami z toho systému čerpají. Děkuji za pozornost. Vidím ještě pana poslance Stanjuru. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji.

Vzniklo to tak, že se koalice rozhodla, že nezavede poplatek, současně se rozhodla, že zruší jiné poplatky, a už dopředu za ty v budoucnosti potenciálně zrušené poplatky navyšuje platby. Mě zajímá věc toho rozdělení. Jak se bude konkrétní nemocnici kompenzovat výpadek, který jsme zapříčinili?